Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za tento dotaz. Já bych chtěl na začátek říct, že rychlostní komunikace R11 a dostavba dálnice D11 je naší prioritou, takže to určitě nechceme zpochybňovat.

Stavba v této stopě by dnes byla environmentálně neprojednatelná a ekonomicky neobhajitelná, protože jsou tam nízké dopravní zátěže. Tyto argumenty jsme samozřejmě případně připraveni polské straně komunikovat na odborném setkání. Prioritou Polska i České republiky je dle předchozích dohod dokončení R11 a na polské straně S3, které jsou součástí hlavní sítě TENT.

Prosím, máte slovo. Děkuji.

A pokud ano, kdy?

Děkuji, vážená paní předsedající.

Takže plátce je povinen daň přiznat bez ohledu na zaplacení za dodané zboží nebo poskytnutou službu.

Já tomu rozumím.

Já děkuji a ptám se paní poslankyně, zda chce položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo. Není to ani doplňující otázka, je to takový postesk. Já tomu rozumím, že stát na to nemá.

Toto nevyřešíme. Poprosím pana ministra o reakci.

Jsou tady skupiny, které kradou firmy.